Moje dnešní první interpelace směřuje na pana premiéra a bude se týkat komunikace vlády jak jsou jednotliví členové vlády schopni komunikovat mezi sebou a tím vlastně i navenek.

Jako politolog z politické filozofie nepochybně víte, že občané uzavírají takzvanou společenskou smlouvu se státem a přenášejí tak část svých práv na vládu.

To jsem již konstatovala při projednávání o nedůvěře vládě v pátek.

Svým výrokem, že vláda není od toho, aby se starala o lidi, že by se měli starat sami, to potvrdila. Jak si lidé mají vyložit její výroky o prodeji dalšího státního majetku? Vy důležité záležitosti mezi sebou neprojednáváte? Nebo si zkrátka ve vaší pětikoalici dělá každý, co chce? Děkuji za vaši odpověď. Děkuji. Poprosil bych paní poslankyni Balaštíkovou. Ještě bych chtěl jenom upozornit, že pan poslanec Zlínský bere svoji interpelaci zpět. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Přesto o těchto lidech, našich občanech, kteří tuto demonstraci svolali, jste řekl, že ji svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, jsou členové ruské páté kolony, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům Česka.

Děkuji za odpověď.

Vážený pane premiére, moje interpelace na vás je ohledně zajištění toho, aby nedošlo k ohrožení chodu našeho zdravotnictví.

Náklady na energie ve zdravotnictví narostly až o 100 %. Stále slýcháme, že energií nebude dostatek. Nemocnice a další zařízení se v tomto případě bez pomoci státu neobejdou. Pan ministr Válek uvedl, že vláda hledá řešení, jak zajistit dostatek energií pro naše zdravotnictví, ale víceméně hovořil pouze o fakultních nemocnicích. Také uvedl, že je to v gesci Ministerstva průmyslu. Myslím si, že je nutné toto řešit napříč rezorty, ať už zdravotnictví, průmysl či Ministerstvo financí. Podle mě už není čas jen hledat, ale je nutné konat. Tak bych chtěla vyjádření, jak vláda pokročila v řešení tohoto problému a zajistí, aby nebyl ohrožen chod našeho zdravotnictví, a pomůže stát i zdravotnickým zařízením mimo fakultní nemocnice? Děkuji za vaši odpověď.

Děkuji, pane předsedající.

Jako opozice jsme to tady navrhovali opravdu od jara, že je to nutné udělat, ale nyní tedy dochází na naše slova.

Myslím si, že jste to tedy pochopili úplně špatně za vašeho předsednictví.

Je vám jedno, že nemocnice nebudou mít plyn. Takže takové ty řeči, které tady vedete, co všechno děláte pro to, abychom byli nezávislí na této surovině tak opravdu budeme nezávislí, ale budeme v době kamenné.

Děkuji za odpovědi.

Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás ve věci poměrně kritické situace na kontaktních pracovištích úřadů práce v hlavním městě Praze. V posledních letech zde došlo k necitlivému slučování těchto pracovišť. Dodávám pro přesnost, že nikoliv ze strany vaší vlády. Z původních deseti obvodních pracovišť pro tradičních deset velkých pražských správních obvodů zbylo nyní pouze sedm těchto pracovišť. Ubylo zaměstnanců na těchto pracovištích, přibylo mnoho nových pracovních agend, a hlavně v důsledku zhoršující se ekonomické a sociální situace a strmého růstu cen základních životních nákladů rapidně přibývá občanů, kteří se na úřady práce obrací s žádostí o sociální podporu. V takové situaci je snižování kapacit úřadů práce špatným krokem.

Pro valnou část seniorů není řešením ani elektronizace agend, jelikož nepoužívají internet. Formuláře jsou pro ně příliš složité a preferují osobní kontakt s úředníkem. Dochází tak k tomu, že v mnoha případech trvá proces vyřízení přiznání podpory velmi dlouho. Mnohdy z těchto důvodů občané žádost o pomoc i předem nebo průběžně vzdávají. Pane premiére, řeší vaše vláda tuto situaci? Jste si těchto problémů vědomi?

Děkuji za odpověď.

Děkuji.